Já nyní poprosím zástupce navrhovatele k bodu číslo 13, aby vystoupili. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nejvyšší soud České republiky již v několika svých rozhodnutích akcentoval povinnost řídit se zájmy společnosti, resp. povinnost loajality, kterou považuje podobně jako část právní vědy za projev povinnosti péče řádného hospodáře.

Účetní chyby v hodnotě asi 5 milionů.

Dále kontrolní závěr z akce závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016, kdy účetní nesprávnosti byly ve výši přesahující 8 mld. Kč. A výsledek? Zaměstnanci byli proškoleni. Ve srovnání s kontrolou finančního úřadu u podnikajících osob, fyzických či právnických, tam nám nastávají pokuty, penále, mnohdy u drobných živnostníků, kteří se ke svému majetku, který ke svému podnikání potřebují, s tou péčí řádného hospodáře chovají, neboť je jejich vlastní.

Děkuji, paní poslankyně. Návrh jsme projednali v prvém čtení. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 69/2, 3 a 5.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak již tady bylo uvedeno, garančním výborem byl u tohoto sněmovního tisku ustanoven rozpočtový výbor, který ho projednal na svém jednání 6. 6. a v rámci usnesení 69/4 nepřijal k tomuto bodu usnesení. Chtěl bych jenom podotknout, že vlastně pro tento zákon na rozpočtovém výboru hlasoval pouze zástupce předkladatelů. Ostatní se zdrželi. To je asi za mě v tuto chvíli všechno. Já se pak případně přihlásím do podrobné rozpravy. Děkuji. Nyní prosím zpravodajku ústavněprávního výboru, paní poslankyni Helenu Válkovou, aby nás informovala lo projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji.

To je závěr ústavněprávního výboru. Děkuji paní poslankyni. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil s přednostním právem pan místopředseda Okamura. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout odložení přerušení projednávání toho zákona do projednání kontrolním výborem. Dostal jsem informaci, že předseda kontrolního výboru pan Kubíček by to rád ještě projednal, že se jedná o hospodaření s veřejnými penězi, takže tady mám procedurální návrh, abychom odložili projednávání tohoto tisku do projednání kontrolním výborem. Novelou zákona, který předkládáme, se má zavést takzvaná péče řádného hospodáře pro všechny spravující veřejný majetek. Má se tím zabránit excesům, při kterých vzniká státu škoda, ale není zřejmé, kdo za její vznik nese odpovědnost. Případně nenese odpovědnost vedoucí příslušného úřadu, například volený politik, tedy ministr či hejtman, ale jen zaměstnanec úřadu, který ale nenesl rozhodovací pravomoc. Jednoznačně ustanovuje jasné pravidlo, že o veřejný majetek mám zákonnou povinnost starat se řádně, a pokud se tak neděje, porušuji tuto povinnost a hrozí mi trestní stíhání pro porušení zákonných povinností při správě svěřeného majetku se všemi důsledky jak trestními, tak ekonomickými. A tady je dneska právě ta právní mezera. Když byly třeba nějakým způsobem nehospodárně vynaloženy veřejné peníze, tak v podstatě finálně si škodu zaplatí občan a ten, který ji způsobil, na rozdíl od soukromého sektoru, tak samozřejmě postižen není. Tady byl dosud ten háček, že mnozí správci veřejného majetku a peněz neměli a nemají tuto zákonnou povinnost, a proto je nelze hnát k odpovědnosti. Kdybychom měli takový zákon, tak mnozí lidé nejsou ministři a nenadělali by miliardové škody.

Myslete při hlasování na ně a hned vám bude jasné, jak potřebný náš zákon je. Není pravda, že stát je nejhorším hospodářem. To je nepochopení podstaty problému.

Problém nastává tehdy, když úřad, firmu nebo cokoli vede člověk bez osobní přímé odpovědnosti.